Vláda Petra Fialy z ODS po tři čtvrtě roce slibů zveřejnila parametry úsporného tarifu, kterým slibovala pomoc lidem s drahými energiemi. To si snad děláte srandu? Vždyť lidem zdražily zálohy na energie i násobně. Miliony našich občanů se kvůli Fialově vládě řítí do neřešitelné finanční a sociální situace. Navíc vláda neřeší příčinu zdražování, ale následek. Přitom peníze stát má. Jen za červenec!

Ale vy úplně zapomínáte na občany České republiky. Ostatně to vidíme i u priorit předsednictví Evropské unie, které má vláda Petra Fialy. Už máme druhý měsíc za sebou pryč z toho půlročního předsednictví.

Vy nejste česká vláda. A doplácí na to všichni občané v České republice. Možná nejste ani tak neschopní, ale v každém případě jste všehoschopní, ale ne ve prospěch občanů České republiky. Navíc premiér Fiala otevřeně předevčírem lhal, a to opakovaně, když řekl, že na celkovou pomoc občanům proti inflaci vyčlenila vláda 177 miliard korun. To ale není pravda.

A ani to. Protože když se vloni hlasovalo o zvýšení důchodů na letošní rok, loni v létě, tak poslanci současné Fialovy vládní pětikoalice hlasovali proti zvýšení důchodů. Důchody se tak letos zvyšují nad rámec zákonné valorizace pouze díky hlasům poslanců SPD a ANO plus, tuším, že pro to hlasovali dva poslanci nějaké jiné strany, která už není dneska ve Sněmovně, loni v létě. Naopak, vy jste dokonce proaktivně hlasovali vláda Petra Fialy, ta pětikoalice proti zvýšení důchodů. A jsou to tyto návrhy: Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Staly se terčem spekulací. Ale na všechno doplácí občan České republiky. Navrhujeme prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes unijní energetickou burzu v Lipsku pouze prodej přebytků.

Takže to Evropská unie umožňuje. Umožňuje to. Jenom vaše vláda to nechce udělat.

Ano, my nakupujeme ten stejný ruský plyn, ale násobně dražší přes německé překupníky. My chceme levný plyn. A vůbec nechápu, proč se nakupuje přes překupníky? Proč vy na tom trváte? Ale já to chápu, já vás znám. Vy nejste vláda pro české občany.

Chceme obnovení národního zpracovatele ropy.

Nojo, ale vláda jde na ruku solárním baronům. Ale hnutí SPD tady říká, že to tak dělat nemáme, že má být český občan a Česká republika na prvním místě. Chceme zajištění potravinové bezpečnosti, podporu českých zemědělců a potravinářů. Drahé potraviny je to velké téma, které vláda Petra Fialy vůbec neřeší.

Samozřejmě Česká republika kvůli vládě Petra Fialy je mezi těmi třemi zeměmi, které nepomohly.

Takže kvůli vládě Petra Fialy jsou i nejdražší daně na potraviny. A také to občané potom vidí na těch předražených potravinách. A vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic, aby našim občanům pomohla.

Vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic.

A také chceme zdanění vyvádění nezdaněných dividend z České republiky nadnárodními korporacemi.

Jak má potom česká firma konkurovat? Ostatně tak utíkají peníze i českému státu.

Mě zajímá, co je prospěšné pro českého občana a pro Českou republiku.